Za poslední čtyři roky stoupl počet státních zaměstnanců přibližně o 30 tisíc. Jen loni přibylo 10 tisíc nových zaměstnanců státu a náklady na ně stouply o 15 miliard. Výdaje na platy v ústředních orgánech státní správy byly meziročně vyšší o 10 miliard. Jak říkám, je dobře, že lidem rostou platy. Ale tato čísla jsou ekonomicky děsivá v okamžiku, když si uvědomíme, že jsme ve 21. století, že tu máme rychlou elektronickou komunikaci, počítače a software, který by měl spoustu práce zvládnout za člověka a práci urychlit a zefektivnit. V praxi se však děje za současné vlády přesný opak.

Miliony si rozebírají nejen probruselští aktivisté, ale faktem je, že podle skandálu na Ministerstvu školství je čerpání dotací za současného vládního složení všeobecně velmi pochybné. Což je smutné, protože například sportování, hlavně dětí a mládeže, bychom měli podporovat na maximum. Jen namátkou jsem se podíval na hospodaření neziskové tlupy pornoherce Jakuba Jandy, který si říká Evropské hodnoty. Bohužel nejaktuálnější výroční zpráva tohoto spolku je z roku 2016. Tyto politické manipulátory tehdy finančně podporovalo Ministerstvo školství, Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zahraničí České republiky, státní Českoněmecký fond budoucnosti spadající pod Ministerstvo kultury, a Ministerstvo vnitra. A co za naše vaše i moje daně tenhle obskurní spolek vytváří? Obludné nesmysly, které donutily dokonce i české odborníky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Ústavu mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzity Praha a z Asociace pro mezinárodní otázky, aby se veřejně ozvaly a před bláboly takzvaných Evropských hodnot varovaly. V oficiálním vyjádření českých odborníků se píše, že cituji: